Mislim da ako konkurencija bude odradila uz ove transparentne odredbe zakona, mislim da ćemo onda i s ovim zakonom uspjeti. I da na kraju zaključim. Klub MOST-a će podržati svakako ovaj zakon, ali vjerujem da će se i neki amandmani o kojima je kolega Aleksić govorio, prihvatiti. Hvala vam gospodine Žagar. U ime Kluba zastupnika SDP-a gospodin Boris Lalovac. Izvolite. Hvala lijepa uvaženi potpredsjedniče Sabora, gospodine ministre sa kolegama. Evo danas drugi zakon, Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju koji je također uskladan sa EU direktivama i odmah kažem da će klub SDP-a podržati ovaj zakon. Smatramo da je dobar, da je jedan korak naprijed s obzirom da smo dio potrošačkih kredita odnosno stambenih kredita bili rješavali kroz Zakon o potrošačkom kreditiranju, međutim ovo je prvi puta u Hrvatskoj, da imamo jedan zakon koji se isključivo se bavi stambenim kreditiranjem, i dobro je dan a ovaj zakon koji smo preuzeli kao EU direktivu, da ga kasnije nadograđivamo i da kasnije vidimo koji su još problemi. Stambeno kreditiranje jedno je od najvažnijih kreditiranja, pogotovo zato što, ne samo što građani rješavaju svoj imovinski status, nego zato što je toliko važan za cjelokupno gospodarstvo, vezan je za građevinu, vezan je za brojne druge kompanije koje se bave time, tako da sve krize zapravo koje su nastale pogotovo kriza 2008. godine, a i većina kriza i drugih koje su bile, su zapravo proizašle iz pretjeranog financiranja stambenih kredita. To je bilo u SAD-u, svi se dobro sjećamo tih tzv. subprime kredita koji su, drugorazrednih kredita gdje su također američke banke nudile novac i pokušavale rješavati veliki broj stambenog pitanja njihovih građana. Također, kriza u Velikoj Britaniji, koja je također najvećim djelom nastala iz stambenih kredita, a znamo evo da smo i nažalost i mi bili svjesni činjenice da ova jedna dugoročna recesija koja je bila zahvatila Hrvatsku, da je jednim dijelom uzrokovana, a kasnije su reperkusije bile i na hrvatske građane, najviše zbog stambenih kreditiranja. I zato je dobro da napokon imamo jedan zakon o potrošačkom kreditiranju bez obzira bio on Eu direktiva ili ne bio EU direktiva, i u tome dijelu pohvaljujemo da je on danas tu pred nama. I onda sada po ovim određenim člancima možemo vidjeti, kao što je danas uvodno i kolega Aleksić govorio o nekim vrlo konkretnim prijedlozima, što smo rekli da se s njima slažemo, da vidimo koji su još problemi i na koji način u budućnosti izbjegavati pretjeran rast cijena nekretnina. Znači ovdje govorimo samo o načinu financiranja, međutim, moramo biti svjesni da također problema u financiranju nekretnina nije samo odnos orem banci, dobiti kredit, dobiti kamatu od 3, 4% da bi to uredno mogli vraćati, nego je svakako problem i cijena nekretnina. Svi smo svjesni da cijene nekretnina u Hrvatskoj koje su se bile kretale u tom jednom razdoblju od 2, 2 i pol do 3 tisuće eura u određenim dijelovima grada, kada govorimo o Zagrebu, da su jednostavno bile napumpane, da su bile prevelike i da najveći dio građana je također ostao zarobljen, nije mogao plaćati svoje nekretnine upravo i zbog te visoke cijene nekretnina, a ako znamo da se sve temeljila odnosno odobrenje samih tih kredita da se temeljilo na procijeni ne samo kreditne sposobnosti pa su se dizali oni pragovi, pa su rekli možete u eura pa sad možete 1/3 plaće, pa onda ½ plaće, pa se to kasnije konvertiralo u švicarski franak, znači razno razne banke radile razno razne modele samo kako bi mogli financirati građane jer su bili puni novaca, bili su puni novaca, jednostavno su tako, ne samo zato što su bili u Hrvatskoj zbog štednje, nego su jednostavno bili, preplavljeno je bilo financijsko tržište viškom novaca su vrlo isplativo nalazi financiranje tog nekretninskog biznisa i onda se cjelokupni jedan takav balon napravio da se onda kod prve krize, došlo je do tog pucanja balona. I onda smo danas u problemima ne samo ovih 320 tisuća građana koji su blokirani. Ovo je jedan potpuno novi zakon, zakon za budućnost, zakon za reguliranje naših kreditnih odnosa sa rješavanjem stambenog pitanja u budućnosti i zato smo ovdje i pohvalili ovu walk away opciju što smatramo da ne mogu svi rizici biti na građanima, govorimo o riziku kamatne stope, govorimo o riziku tečaja i riziku promjene vrijednosti nekretnina. Znači, sva tri rizika koji su temelj upravljanja bankarskog poslovanja, sva tri rizika bili su cijelo vrijeme na građanima. I to je ono što je nedopustivo, i zato postoje ne samo Zakon o potrošačkom kreditiranju, zato postoji ovaj Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju gdje moramo definirati koliki ti rizici trebaju biti na građaninu, a koliki rizici trebaju biti na banci. Jer ipak banke su to koje su licencirane od HNB-a da upravljanju rizicima. Nedopustivo je da u koliko dođe do promjene kamatnih stopa a ovdje smo utvrdili da formiranje kamatnih stopa nije utjecala na premiju rizika RH nego na štednji koja se temeljila na štednji i da su se odatle financirali svi ti krediti. Kasnije porast tih kamatnih stopa. Banke su jednostavno rekle varijabilne kamatne stope, prebacujemo to na građanina. Što se tiče tečaja također bio euro, bio švicarac prebaciva se na građanina. I u konačnici onaj treći element procjena vrijednosti nekretnine ponovo kada ste uzimali stan banka vam je procijenila po sto tisuća eura. Kasnije kada ste zapali u probleme jednostavno je to, oni su procijenili da je pala tržišna nekretnina na 70. I onda se postavlja pitanje ravnopravnosti sudjelovanja u jednome takvome ugovornome odnosu a kada se govorilo o onoj konverziji kredita koji je zapravo i Ustavni sud potvrdio da je bila zakonita bankari su se pozivali, cijelo vrijeme su se pozivali aha, hajmo ravnomjerno rasporediti troškove. A kad cijelo vrijeme, kad su zapravo ti rizici troškovi, kada su bili koje su plaćali građani jednostavno ni jedne riječi i kamatne stope i segment tečaja i procjena vrijednosti kolaterala bila je prebačena građanima. Ovim zakonom, Zakonom o stambenom potrošačkom kreditiranju jedan od elemenata procjene ovoga jednog od elemenata rizika procjene vrijednosti kolaterala sada se ipak regulira. Toga do sad nismo imali i zato je to dobro, a vidjet ćemo hoće li nam pokazati praksa, hoće li to banke ponovno zloupotrebljavati pa neće ugovarati modele tzv. walk away opcije gdje ukoliko ne možete izvršavati svoju kreditnu obvezu i zapravo vratite taj stan banci, da vas banka kasnije ne tereti za razliku ukoliko ona to ne želi prodati na tržištu. Jer gledajte kakav je njihov onda moment? Banka koja preuzme stan iskreno nju baš briga po koliko će tu cijenu prodati taj stan. Zašto? Zato što će za razliku teretiti vas. E sad se postavlja pitanje kako je to moguće da oni mogu te nekretnine kasnije prodavati po 20, 30000 eura ili 40, 50 a da ih nije briga po koliko prodaju. Zašto? Zato što će svu razliku teretiti građanina. I zato smatramo da ukoliko se onda u tom svom elementu nisu postupali sukladno etičkim standardima, odnosno i gospodarstveno, da ne mogu taj rizik tereta prebaciti na građane. Ovdje je također bilo rečeno uvodno je i ministar rekao i tu svakako podržavamo ovaj dio preostali iznos glavnice pri prijevremenoj otplati. Rekli smo da će tu i doći do zakona oko ovih svih naknada i tu ćemo svakako podržati ukoliko se ovaj 0,5% preostalog iznosa glavnice kad govorimo o prijevremenoj otplati da se ta naknada ukine. Jer smatramo da je to jedan dodatni namet, jedan dodatni trošak koji po nama nema nikakvog ekonomskog izračuna odnosno čak štoviše. Banci je u interesu ako smatra da taj novac da dobije čim prije taj određeni novac.

Međutim, ovo smatramo da ide in favorem, zapravo banke da prijevremeno dođe do novaca ukoliko smatra da može taj novac dalje … [[Govornik se ne razumije.]] i onda smatramo da ovaj dio naknade, a svakako bi bilo dobro i za tržište da je nema. Smatramo da je to dobro. Također efektivna kamatna stopa da će se sada moći usporediti i na razinama EU će se moći odrediti određena matematička formula prilikom usporedbe samih tih kredita. Imamo i stambenu politiku i nedavno smo imali subvencioniranje kamatnih stopa, imali smo također i stambene štedionice koje također kroz taj dio financiranja određene stambene politike koliko je važna za RH jer ipak istraživanja su pokazala da naši građani vole ulagati u nekretnine, ne zato što oni možda imaju nekakav poseban ljubav prema tim nekretninama nego zato što ih je jednostavno povijest naučila da zbog visokih inflacija, visoke nekakve loše povijesti koje smo gubile su se određene vrijednosti da jednostavno vrijednosti su čuvali u tim nekretninama. Čuvali su u samim tim stambenim nekretninama i zbog toga jedan potpuno drugačiji vid financiranja i važnosti stambenih nekretnina i stambene politike u RH nego u drugim zemljama koji se više služe da se orijentiraju prema nekom tržištu najma. Ono što je vidljivo i što je dobro što je možda u ovom izvješću Hrvatske narodne banke pokazano, ja ću samo ukratko reći i to je dobar određeni trend, a tome je kumovala svakako i konverzija švicarskog franka da se povećava udio kredita u kunama. 2012. godine imali smo oko 4 i pol milijarde kuna stambenih kredita u kunama, a u ožujku 2017. imamo 11,2 milijarde što znači da moguće, da postoji mogućnost i dalje da razvijamo tržište kuna, stambenih kredita u kunama. Najvećim dijelom se taj dio dogodio kada je došlo do konverzije kredita, pa je dosta građana iz švicarskog franka konvertiralo u kunu. Međutim, one najave koje je cijelo vrijeme HNB govorila da nema kuna, da nije moguće konvertirati to u kune zapravo sami sebe demantiraju jer se pokazalo da se skoro tri puta su se povećali krediti u kunama i to je dobro. Znači, negdje oko 50 milijardi kuna od ukupnih tih svih kredita 117 milijardi potrošačkih kredita. I koliko god mi govorili o ukupnim tim lošim plasmanima ovdje smo danas čuli, moramo reći da hrvatski građani plaćaju svoje kredite i plaćaju svoje nekretnine. To se vidi i prema udjelu tih loših kredita, tzv. B i C kredita kojih je samo na razini 7,5% Ukoliko uzmemo nekakva poduzeća ili gospodarstvo ono je na razini 30%

Znači, ipak su, ipak ne mogu ono govoriti, a to ponovo govorimo na onaj dio gdje bankari pokušavaju reći ne samo procjenu vrijednosti rizika nego kaže evo imamo procjenu loših nenaplativih plasmana. Pa nije njima tu problem. Bankarima je problem gdje su oni ulupali novac negdje drugdje. U nekakve njihove projekte, ona fiktivna poduzeća gdje neće nikada dobiti niti jednu kunu od onih 45 milijardi novaca, a ovdje možemo kasnije i spomenuti, kada govorimo o blokiranim građanima, kada govorimo o 42 milijardi kuna, imate 4,5 tisuće hrvatskih građana, koji su duženi 22 milijarde kuna. E sad u tim blokiranim građanima imate svašta. A znate šta vam je to? To su uglavnom hrvatski građani koji su imali tvrtke, poduzeća, koja su dali svoju osobnu mjenicu ili zadužnicu i kada je to poduzeće zapravo otišlo u stečaj ili bankrot, onda je zapravo banka, teretila sa tom mjenicom ili zadužnicom njega kao fizičku osobu i u tom trenutku se dogodilo ovaj rast plasmana građana koji su blokirani na 42 milijarde kuna. Znači ne možete njih rješavati ovim problemom jer oni imaju potpunu jedan drugi način financiranja i rješavanja tih problema. I to je onaj fokus i ovršnog zakona i svih zakona na koje se mi tu moramo fokusirati. Na ovih 4,5 tisuće građana, koji su dužni 22 milijarde kuna, moraju se rješavati banke, jer su to njihovi problemi, njihovi tvrtki koji su donijeli. Nisu to problemi njihovih režijskih troškova, ne plaćanja režije itd. Zato što bankari cijelo vrijeme govore, zato što imamo veliko nenaplativost stambenih kredita pa dižu premiju troška, pa prebacivanju na građane. Nije istina. I nažalost, to je ono što smo cijelo vrijeme govorili, na njih se prebaciva trošak ovih loših kredita, ovo vamo gdje su banke utukle te silne novce, prebacivanju na građane. Znate zašto? Pa zato što su uredne platiše. Zato što su uredne platiše. Evo to je znači još jednom podržavam ovaj zakon, mislim da je on dobar, ukoliko još ove neke od kolege Aleskića se usvoje prijedlozi mislim da je i do tog drugog čitanja se to može malo doraditi i napokon imamo zakon koji možemo kasnije dorađivati, koji će uređivati stambenu politiku, koji je dobar i svakako tu pohvale i kolegi ministru i Vladi što je ovaj zakon dala u proceduru.

Uvaženi kolega Lalovac, nas dvojica se jako dobro slažemo, bivši ministar financija i financijski laik se jako dobro slažu, dobro ja to malo više s pravnog stanovišta to gledam, makar nisam pravnik, ali sam ušao u tematiku. Ulazne naknade, nema nikakvog razloga da se naplaćuju bilokakve ulazne naknade. Novac postoji. Banke neka dižu kredit, niti moraju zapošljavati neke posebne radnike. Taj posao obavljaju ljudi koji su već zaposleni u bankama, koji za taj svoj posao primaju plaće i nema razloga za ulazne naknade, pogotovo što te ulazne naknade uopće nisu ni specificirani što je to. I što je to ako netko naplati 1,5% na kredit od 100 tisuća kuna, milijun kuna ili 10 milijuna kuna. Ta ulazna naknada ako se već naplaćuje trebala bi biti minimizirana npr. na 0,5% i još dodatno na neki novčani iznos, tako da ne premašuje iznos s obzirom na visinu kredita, da ne bi to bilo nešto abnormalno. Što se tiče izlazne naknade, izlazne naknade su nezakonite. Zakon o obveznim odnosima jasno kaže, kod prijevremene otplate kredita otplaćuje se preostala glavnica, dospjela kamate i eventualno šteta. Nema štete, ne postoji šteta. Postoji presuda Županijskog suda u Vukovaru iz 2014. godine, gdje na temelju te pravomoćne presude banka morala vratiti izlaznu naknadu dužniku koji je tužio. Ostali nisu tužili pa je nažalost izlazna naknada ostala banci. Banka nema pravo naplaćivati izlaznu naknadu. A onaj tko je dopustio da u financijske zakone uđu odredbe koje su u suprotnosti sa Zakonom o obveznim odnosima, taj je napravio ogromnu pravnu pogrešku. I konačno, banke su se štitile na razne načine između ostalog i derivatima, na temelju derivata u kreditima sa valutnom klauzulom švicarski franak, banke majke zaradile su svih onih 7,5 milijardi kuna troška.

Uvaženi kolega Aleksić, pa evo vi ste danas također u vašoj raspravi govorili, postoji ulazna naknada, postoji izlazna naknada, postoji ako je engleska metoda 1,5% je više ukupno ste platili.

I onda se u konačnici dogodi da vi kada vraćate stan banci, ne vratite 1 stan, vratite 3 stana. I zato ovakvi zakoni trebaju biti. I treba, ako treba, jer bi svi sve te, ajmo da kažemo, igrice koje banke nalaze na tržištu, nitko to ne možete vi svi biti upoznati, zbog toga ljudi koji se, na to su ljuti, na to su. Al ja samo postavljam pitanje zašto 3 stana vratiti?

Ja vam garantiram da urednije plaćaju nego u većini europskih zemalja i to se vidi po ovim podacima. Postavlja se pitanje, zašto, kako to sad odjednom premije rizika, ovako, onako. Zato što jednostavno mi nismo imali zakonske regulative, pa se to zapravo pokušavalo se, zato kažem da je ovo dobar smjer i ako možemo nadopuniti i do drugog čitanja, sve ove stvari što ste govorili, ja se nadam da će i ministar uvažiti vezano uz ovu izlaznu naknadu, itd.

Hvala potpredsjedniče Sabora. Kolega Lalovac, pošto ste vi bili ministar financija, a ja vas osobno uvažavam kao financijera i našeg ministra Marića, ali postavljam jedno pitanje i vi ste u ta vremena imali isti problem koji se sada raspravlja, kako riješiti ono što sam i postavio pitanje, ako je stan bio procijenjen i plaćen na 100 tisuća eura, sada je vrijednost 50, a oni se naplaćuju na drugi način od iste stranke. Koji je to način kako bi vi to riješili danas ili da ste radili u vaše vrijeme, kako pomoći građane, kako natjerati banke da ne mogu to raditi? Jel građani su platili procjenu i njihov je čovjek procijenio vrijednost, nebitno što je pala vrijednost na tržištu, građanin o tome nije razmišljao, a oni su kao iskusne banke trebali znati i razmišljati o tome.

Ja se nam da će taj zakon tu doći pa ćemo vidjeti kako ćemo i taj dio riješiti i čini mi se da će vrlo brzo i ovaj Ovršni zakon pa ćemo ponovo doći. Mislim da je on taj ključni zakon gdje bi se u Ovršnom zakonu trebali rješavati. I kada sam razgovarao sa guvernerom, on je isto bio u ovome dijelu nije imao čak ništa protiv da se te nekretnine koje je zapravo banka već uzela da se kaže gotovo je nema više tih potraživanja. Međutim smatram da ukoliko tu donesemo odluku u Saboru da nema veze, jel smatramo da je nepotrebno, ne čak nepotrebno nego nepravedno prema svim tima koji su nosili teret procjene rizika, a sada u novome zakonu upravo Vlada predlaže da se na taj način riješi da se možda u Ovršnom zakonu za sve te nekretnine ljudi koji jesu u problemima i da se pozovemo i na EU direktive koje su jednostavno tada i bile. Jer gledajte mi ne pristupanjem u članstvo EU tada kada su se davali krediti, kada smo možda mogli implementirati te kredite hrvatski građani su bili, kako da kažem, nisu bili zaštićeni. Pa možda u tom kontekstu razgovarati da sve te stvari se na taj način rješavaju. Znate zašto? Zato što su banke najveći dio svojih plasmana već rezervirali. Zato što su bili na 40% iznosa, HNB ih je zadnjih tri, četiri godine jako tjerao da idu u rezervacije tih terete svoje poslovanje … vrijednosti i banke su već negdje na 65 do 70% ispravaka oni su to već rezervirali. I smatramo da sada banke imaju prostora da oslobode ta potraživanja i prema građanima i prema jel ministar Marić im je za to čak dao poreznu olakšicu i mislim da bi banke u ovome kontekstu ne bi trebale više

Uvaženi kolega Lalovac, otvorili ste jednu jako bitnu temu i mislim da je to tako. Bankama zapravo ne treba nekretnina i ovo što ste svi spominjali, istina je da su kod nas ljudi emotivno vezani uz svoj dom, baš tako da se izrazim dom, i da banka na taj način osigurava svoja potraživanja jel zna koliko je čovjek vezan uz samu kuću u kojoj stanuje pa teško da će tako olako neće htjeti plaćati rate kredita da bi ostao bez toga. Posebno je to slučaj kod izgradnje stambenih objekata.

Znači obično su ti mehanizmi tako da si čovjek čak stavi hipoteku na kuću svojih roditelja ili na nekoga od rodbine pa je s tim više još vezan. I dobro kolega Aleksić kaže, banke su te koje su radile procjenu i nakon toga one peru ruke. I možda u tom smislu i Ovršni zakon koji će ovdje biti uskoro na dnevnom redu, moramo razmišljati o tome da se stvarno događa. Mi ovdje imamo, neću sada upotrijebiti težak izraz, ali sigurno jedan ovršni biznis jer postoje ljudi koji redovito kupuju na dražbama nekretnine. I ti ljudi imaju ekstra profit. Mi ne znamo u ovom trenutku surađujemo li s bankama ili ne, ali sigurno da banke u tom trenutku peru ruke i više ona procjena koju su napravili na početku, premda i ovdje zakon u članku 19. definirano je da procjenitelj mora imati stručnu spremu ili što treba imati, to su ti ovlašteni procjenitelji, ali mislim da oni opet nisu vezani uz banku, oni su vanjski suradnici banke tako mi se čini danas.

Pa uvaženi kolega. Ovo što sam rekao banke su to u svojim knjigama već otpisale, znači oni više troška za to nemaju, ministar im je dao zadnji puta Zakon o izmjenama poreza na dobit, dao im je poreznu olakšicu i rekao je ukoliko ne ide u tužbe itd. da imaju to kao porez priznato.

A ono što malo zabrinjava je da su oni počeli vidjeli te da su oni masovno počeli prodavati ta potraživanja. E to je sada problem. Ne bi bio problem da su oni to otpisali pa da su na taj način riješili to s građanima nego je problem ako su to oni prodali, a vidimo prema izvješćima HNB-a oni su prošle godine prodali 6 milijardi svojih takvih potraživanja, prodali su raznoraznim agencijama koje se služe za naplatu i to je sada problem ukoliko vi dođete kod onoga koji sada vam taj dio pretraživanja prebačen na onoga koji dođe na naplatu on iz starta traži to ponovno potraživanje prema vama.

Izvolite. Pred nama je Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju. Znači nakon krize financijske, ne samo u Hrvatskoj nego i cijeloj Europi raste jedno nepovjerenje u financijske institucije. I jednostavno smo svjesni da je potrebna i veća razina obrazovanja kako bi se izbjegle štetne posljedice koje smo uočili u proteklom razdoblju. Tu unosimo najbolju praksu koja je definirana direktivom koju smo upravo mi, odnosno naši predstavnici u Europskom parlamentu donijeli 2014. godine. Pred nama danas je zakon jedan u nizu zakona koji će pokušati otkloniti sve ove nejasnoće i loše situacije s kojima smo bili u proteklom razdoblju suočeni. Naime 59% građana EU smatra da je, odnosno teško im je razumjeti sva pravila vezana za hipotekarne kredite. Čak 38% građana EU teško može usporediti te ponude tako da je doista važno da između svih ovih nepravilnosti i nezgodnih situacija koje su se u praksi vidjele da se od njih izdvoji znači stambeno kreditiranje. Stambeno kreditiranje u RH krajem 2016. godine, znači građani su bili zaduženi oko 48 milijardi kuna a upitna je bila naplata tada krajem 2016. godine 3,6 milijardi kuna. Do sada kao što smo već spominjali i sa 4 zakona je bio uređeno područje stambenog kreditiranja ali je potrebno jednim posebnim zakonom da ipak tu problematiku koja je specifična posebno uredimo. Ja bih to odvojila da ovaj zakon znači ima nekih 8 područja poboljšanja te bi ih ovdje ukratko navela da što prije i što bolje upoznamo naše građane s njima. Ako puno širimo raspravu oko njih, naravno dobro je da istaknemo ali nekako će se izgubiti ta nit što možemo poboljšati u ovome zakonu. Ovaj zakon neki članovi oporbe su ocijenili sa dobrim ocjenama ali mislim da možemo dati i puno veće ocjene od samo dobar jer doista ima dobrih prijedloga. Znači od ovih dijelova, odnosno poboljšanja izdvajam znači poboljšanje u svrhu povećanja informiranosti potrošača. To možemo reći da je i na tragu onog jednog informativnog obrasca o kojem smo pričali u 3. mjesecu kada je na dnevni red došlo prvo čitanje Zakona o usporedivosti naknada banaka. Znači ovdje se isto uvodi jedan obrazac da lakše jednostavno možemo uspoređivati te ponude o kreditu i uvode se dva roka. Onaj od 15 dana kada imamo obvezujuću ponudu, znači ona ne smije biti važeća manje od 15 dana kako bismo mogli usporediti sve te ponude za kredite. A upravo i ovaj obrazac će nam pomoći da to lakše uspoređujemo. Također u 14 dana od sklapanja ugovora možemo odustati bez naknade kredita ukoliko ustanovimo nekakve druge situacije ili malo to sve bolje proučimo. Također imamo poboljšanja kod izračuna efektivne kamatne stope te je zabranjeno uvođenje novih naknada. Jako je važno reći da kod efektivne kamatne stope da je ujednačen izračun na razini EU, u različitim znači periodima na početku i za vrijeme trajanja kredita. Također tu su poboljšanja kod zaštite potrošača pri kreditiranju u stranoj valuti. Tako u bilo kojem trenutku se mora omogućiti konverzija kredita, ne smije se potrošaču zaračunati nikakva naknada. Još znači bih istakla poboljšanja kod prijevremene otplate kredita kada se ta naknada smanjuje od do sada važeće za gotovo 50%, odnosno 0,5 preostalog iznosa glavnice. Ovdje se jasno naglašava da, znači mi trebamo procjenjivati da li je potencijalni korisnik kredita u mogućnosti vraćati i taj kredit. Ne trebamo procjenjivati kakve on ima nekretnine i ukoliko on ima veću vrijednost nekretnina da onda lakše i dobije kredit. Znači isključivo moramo gledati da li je on u mogućnosti vraćati kredit kojega uzima. Definira se razina stručnost i znanja osoblja, kreditne institucije i kreditnih posrednika. Mi smo ovdje dosta govorili da korisnik kredita ekonomski slabija strana koja se kreditima ne bavi, većinom profesionalno i slično ali definitivno to ne znači da u svakom trenutku on ima više znanja, nekad i manje znanja nego djelatnici koji nude kredit. Nekada djelatnici koji imaju manje znanja svjesno guraju ljude u nekakve kredite i mislim da povećanje razine znanja i stručnosti osoba koje nude kredite i koji izravno rade sa potencijalnim korisnicima će dovesti do još veće odgovornosti prilikom davanja kredita i da će poboljšati taj cijeli odnos. Također treba, ovdje je poboljšanje regulacije kreditnih posrednika a za kraj bih istakla i poboljšanje zaštite potrošača u slučaju poteškoća pri plaćanju obveza i ono što smo danas spominjali, jako je važna ova walk away klauzula. Znači želi naglasiti ovdje da našim generacijama sutra u korištenju kredita biti će puno lakše nego što je bilo dosadašnjim korisnicima kredita. Već smo prošli tjedan spominjali da kod sufinanciranja stambenog kredita pogotovo mladi ljudi prvi put se suočavaju sa tim cijelim procesom i sve stvari im nisu poznate. Ovakav jedan zakon će doista pomoć u otklanjanju budući poteškoća naročito kod otplate kredita ali on je samo jedan u nizu od tih zakona koje ovo ministarstvo odnosno Vlada predlaže koje je ovu godinu predložilo pred nama, spomenula sam, imali smo već u 3. mjesecu prvo čitanje ovog Zakona o usporedivosti naknada, već sljedeće dane i sutra na odboru su neki zakoni koji mogu i otkloniti neke negativne posljedice koje su već bile pred nama. Tako da evo pozdravljam ovaj zakon, klub HDZ-a će ga podržati, ovo je prvo čitanje.

U ime predlagatelja tražio je riječ ministar financija gospodin Zdravko Marić. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Uvažena kolegice Roščić, rekli ste da je naraslo nepovjerenje u rad banaka, naravno naraslo je zbog njihova nezakonita ponašanja. To je nedvojbeno, taj proces još nije završen, još uvijek je moguć da Vrhovni sud donese i presudu da je i valutna klauzula švicarski franak bila ugovorena na nezakonit način, na nepošten način. Jer je Ustavni sud utvrdio da Vrhovni sud nije donio dobru odluku, da mora ponoviti svoju odluku. To je razlog zašto se ne vjeruje u rad banaka. Glavni razlog je taj što se one nezakonito ponašaju, međutim zašto se one nezakonito ponašaju? Zato jer smo im mi svi skupa to dopustili. HNB dugo se opirala tvrdnjama da banke posluju nezakonito, jer su čekali jednako kao i banke da se donese sudska presuda. Na stranicama HNB-a, sve do pravomoćne sudske presude, pisalo je jasno i glasno da banke smiju jednostrano, samovoljno mijenjati kamatnu stopu. Tek nakon pravomoćne sudske presude HNB skida tu obavijest sa svoga web-a. Žalosno je ponašanje HNB-a u tome smislu. Međutim, postoji nešto što što se zove obavezno informiranje. Banke su dužne informirati dužnike o svim uvjetima konkretnog kredita. Dakle čovjek ne mora biti specijalno financijski pismen, ali mora biti o svemu informiran i upravo je bankarski spin da je financijska pismenost razlog zašto su ljudi dizali kredite i ušli u probleme.

Znači jedan minimum je da banke ne posluju nezakonito, ali to neće mi utvrditi ovdje u Saboru, ali važno je da mi sada budućim prijedlozima zakona, što više definiramo da uopće se ne može desiti nikakva ni manipulacija a kamoli nezakonito poslovanje. Znači, propisivanje obrazaca usporedivosti naknada obrazaca kojima se mogu uspoređivati ponude za kredite, davanje nekakvih propisanih minimalnih rokova je ono s čime mi možemo utjecati da još više postrožimo zakone koje banke moraju poštivati, a naravno nezakonitost poslovanje banaka će se utvrditi nekim drugim procesima koji nisu u ovom Saboru. Izvolite. Evo na kraju, završna riječ. Nadam se da mi uvaženi zastupnik Aleksić neće zamjeriti ako budem koristio dijelom retoriku kojom je on počeo svoje obraćanje, dakle da malo koristim učeničko-studentski rječnik. Ja sam prije par mjeseci u Hrvatskom saboru, od profesora Beljaka zaradio ocjenu izvrstan iz računovodstva koliko se sjećam, ovdje ocjena 3+, za ovaj prvi prijedlog zakona, prvo čitanje, u mojoj naravi i prirodi je da odgovaram za višu ocjenu, pa evo temeljem vaših komentara, ja ću dati sad par osvrta jer neke od ovih komentara koje ste vi rekli, mi smo već ugradili u zakon. Prva točka koju ste apostrofirali, dakle ograničavanje na samo isključivo euro kredite odnosno kunske kredite. Tu temu smo podrobno razmatrali i interno raspravljali o njoj, čak smo napravili jednu komunikaciju prema drugim zemljama članicama, dobili smo nekih petnaestak dogovora, i samo su u dvije zemlje, Poljskoj i Mađarskoj vidjeli ovakvu opciju koju ste vi sugerirali. S tim da je Mađarska tu originalnu opciju povukla nakon što je dobila ajde hoćemo reći packu, ili već što god od Europske komisije odnosno Europske centralne banke. Poljska ipak sa tom odlukom je išla dalje, međutim treba tek vidjeti na koji način i kako će Europska centralna banka, Europska komisija na to reagirati. Međutim, u isto vrijeme treba reći, dakle naravno, sve ostale zemlje su predložile upravo ovakvu odredbu kao što predlažemo i mi u ovom dijelu, s tim da također mogu reći da mi imamo ipak jedan određeni manevarski prostor i na to smo otvoreni u diskusiji i komentarima, da se prema ovim ostalim valutama, djeluje možemo reći i tako i malo restriktivnije u smislu uvjeta odobravanja. Dakle, što ste vi također apostrofirali, postoje hrvatski građani koji imaju određeni primanja bilo dohodak, bilo mirovinu u nekoj trećoj valuti, prema njima naravno, ovakva opcija mora biti i trebala bi biti otvorena, međutim za druge okolnosti mi možemo biti dijelom i restriktivniji. Ali na taj način izbjegavamo eventualno kritiku da je Hrvatska zemlja koja ograničava slobodu kretanja kapitala. Što je bio recimo slučaj u tim nekim drugim primjerima. Što se tiče opaske da je HNB bude dužna objaviti sve kazne, prekršajne i one vrste, ja ću samo apostrofirati članka 43. stavak 1. : „Hrvatska narodna banka na svojoj internetskoj stranici objavljuje izreke pravomoćnih odluka donesenih u prekršajnim postupcima koje je pokrenula Hrvatska narodna banka kao ovlašteni tužitelj a kojima je kreditna institucija odgovorna osoba kreditne institucije kreditni posrednik, odgovorna osoba kreditnog posrednika proglašena krivom za prekršaj iz ovog zakona. Uz izreku objavljuje se naziv tijela koje je donijelo odluku te broj i datum odluke.“ Evo mogu reći da smo to već praktički uvažili. Što se tiče problematike poticajnih mjera ili bonusa u smislu ukupne kamate, ta odredba je sadržana već u članku 14. stavku 7., znači „ako je primjenjivo treba između ostalog u Ugovor o stambenog kreditu sklapa se u pisanom obliku ili uporabom naprednog elektroničkog potpisa i mora jasno i sažeto sadržavati slijedeće bitne sastojke“ i stavak 7. „ako je primjenjivo pogodnosti kojima se utječe na ukupne troškove kredita potrošača“, odnosno članak 24. stavak 4. koji kaže „ako kreditna institucija nudi ugovaranje promjenjive stope, dužna je prije sklapanja ugovora o stambenom potrošačkom kreditu jasno i nedvojbeno predočiti potrošaču elemente iz prvog stavka ovog članka, upozoriti ga na sve rizike te promjenjivosti te jasno i nedvojbeno Ugovorom o stambenom potrošačkom kreditu, ugovoriti promjenjive elemente na temelju kojih se izračunava promjenjiva kamatna stopa uključujući pogodnosti kojima se utječe na ukupne troškove kredita za potrošače.“ Što se tiče opaske, vezano za još bolje upozorenje i komunikaciju prema potrošačima, po pitanju rizika kamatnih stopa i valutne klauzule, te odredbe će biti sastavni dio onoga ESIS, standardiziranog europskog obrasca, dakle ona prva točka o kojoj sam govorio uvodno. Problematika možemo ih nazvati ovako jednaki anuiteti u odnosu na promjenjive obroke. Dakle, ako promatrate kroz cijeli zakon, evo ja ću kratko apostrofirati članak 10. stavak 7. koji, odnosno stavak 2. podtočka 7. koja znači gdje god govorimo o anuitetu mi uvijek kažemo ako je primjenjivo iznos obroka odnosno anuiteta. Dakle, ne ograničavamo samo isključivo na fiksni anuitet što je između ostalog u dobrom dijelu slučaja već i danas praksa. E onda imamo točku o kojoj ću svakako reći da moramo razmisliti, dakle spomenuli ste ove metode, komforne metode bilo engleska, odnosno francuska. Isto kao i kod konverzije preko ovih 20%, dakle da bi rizik išao na kreditnu instituciju. I konačno točka 7. besplatna dostava otplatnog plana također članak 12. stavak 2. vrlo jasno kaže, dakle kreditna institucija je dužna potrošaču bez naknade i u svakom trenutku tijekom cjelokupnog trajanja ugovora o stambenom potrošačkom kreditu staviti na raspolaganje izvještaj u obliku otplatnog plana. Evo to je otprilike kratki saže na vaše komentare. Ostale komentare koje smo čuli su mahom bili na tragu ovih poprilično možemo reći detaljnih i konkretnih. Mi ćemo i ove komentare koje smo čuli od svih zastupnika i klubova još dodatno razmotriti i naravno do drugog čitanja se očitovati što od njih eventualno možemo još uklopiti. Ali evo tu se baš i apostrofiram na izlaganje i na repliku uvaženog zastupnika Žagara koji je rekao između ostaloga za javnu raspravu, dakle u toj javnoj raspravi koja je javna po samoj prirodi svojoj sudjelovao je čitav niz institucija.

Uvaženi ministre, imam samo još jedno pitanje kako bih mirne savjesti mogao glasati za ovaj zakon. Ovdje je bilo i kritika na rad službenika osoblja banke. Ja osobno nisam doživio tako, nisam imao neugodna iskustva. Mislim da su to čak i stručne osobe. I ovdje se piše u članku 8. kaže da osoblje, kreditne institucije moraju imati odgovarajuću razinu znanja. To mi je jasno. Razina znanja se može provjeravati, može se unaprjeđivat sa edukacijama, seminarima, postoji cjeloživotno učenje. Ali koji ima znanja ne mora biti stručan. Jel' se to odnosi na stručnu spremu ili nešto drugo? Da bude pitanje sasvim korektno? Da se neće slučajno dogoditi da mnogi službenici ne bi dobili otkaze u banci?

Ministar će odgovoriti na obje replike zajedno. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Uvaženi ministre Mariću, zahvaljujem na vašim odgovorima na moje komentare. I time ste podigli ocjenu ovog zakona na 4 minus s tendencijom prema 4. Ukoliko prihvatite ovaj moj prijedlog za eure i za one koji imaju primanja u drugoj valuti, ako i to uđe u zakon to će već biti 4 plus. A ukoliko se prihvati i ovo što se tiče obaveze koja nije propisana, jer vi kažete da se kroz zakon provlači i promjenjivi obrok i jednaki anuitet. Ali nije propisana obaveza banci da ona mora obavezno ponuditi i jedno i drugo dužniku, a onda dužniku prepustiti da on izabere koji će način otplate uzeti ukoliko je kreditno sposoban za određeni način otplate. Naravno da nismo svi kreditno sposobni za promjenjive obroke, jer nemamo takva primanja. Ali tko god je sposoban trebao bi dobiti mogućnost da sam izabere takav način otplate jer je to za njega u konačnici dosta jeftinije pogotovo kad se radi o dugoročnim kreditima.

Što se tiče ove stručnosti i znanja, dakle imamo prilog tri same direktive koja propisuje te minimalne zahtjeve upravo u pogledu znanja i stručnosti. Mi smo implementirati te direktive koje govore naravno i o odgovarajuće poznavanje kreditnih proizvoda, prava, poznavanje i razumijevanje postupaka kupnje nekretnina, vrednovanje osiguranja, funkcioniranja zemljišnih knjiga. Ali ja bih iskoristio ovdje priliku, ja znam bez obzira što se vrlo često znaju spominjati i službenici pojedinih kreditnih institucija. Mislim da naravno nitko nikoga ne treba suditi ako nešto u datom trenutku je morao još nešto eventualno provjeriti, ali mislim da svi dobro znamo da se mahom i u velikoj većini radi o vrlo stručnim i kvalitetnim i dobrim ljudima koji tamo rade. I mislim da treba i uputiti i određene pohvalne riječi na njihov račun da ne ispadne da samo nešto su krivo rekli ili krivo savjetovali. Dakle, to vrlo detaljno ćete vidjeti u samoj direktivi. I na kraju evo drago mi je obzirom da je nedavno bio i kraj školske godine petica iz računovodstva, četvorka iz monetarno-kreditne analize i politike, nisam nezadovoljan.

Ustava RH i članka 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijal vam je dostavljen u pretince. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo.

Izvolite. Poštovane zastupnice i zastupnici, ovim nacrtom prijedloga zakona djelomično se ispunjava obveza preuzimanja u pravni poredak RH, Direktive Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. godine o provedbi Direktive upućivanju radnika u okviru pružanja usluga. I izmjene Uredbe o administrativnoj suradnji putem tzv. informacijskog sustava unutarnjeg tržišta, odnosno kolokvijalno nazvan Uredba IMI, odnosno izvršava se usklađivanje s poglavljem direktive koja se odnosi na prekograničnu provedbu administrativnih sankcija i ili novčanih kazni. Potpuno usklađivanje s predmetnom direktivom izvršit će se zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o strancima. Na taj način, na ovaj način se uspostavlja neophodni pravni okvir te zajednička pravila za međusobnu suradnju i uzajamnu pomoć država članica u preko graničnoj provedbi odluka o administrativnim novčanim kaznama u području upućivanju radnika izrečenih za povrede zajamčenih prava upućenih radnika ili radi nepoštivanja administrativnih zahtjeva i mjera kontrole. Prekogranično upućivanje radnika, sastavni je dio slobode pružanju usluga, a predmetna direktiva je dio europskog pravnog okvira kojim je osnovni cilj zaštita prava upućenih radnika. S toga se nacrtom prijedlogom ovog zakona uređuju sljedeća pitanja. Sadržaj pravila postupak i načela uzajamne suradnje i pomoći nadležnih tijela u prekograničnoj provedbi, odluka o administrativnoj novčanih kazni izrečenih stranom pružatelju usluga u RH i obratno. Pružatelju usluga s poslovnom nastanom u RH u nekoj od država članica, za povrede zajamčenih prava upućenih radnika, odnosno kršenje određenih pravila o upućivanju radnika. Nadalje ovim zakonom se uređuje opseg i područje administrativne, međunarodne suradnje, nadležna tijela u RH, oblici suradnje koja se sastoji u slanju i primanju dvije vrste zahtjeva i odgovarajućih potrebnih dokumenata. Nadalje, zahtjeva za dostavu obavijesti pružatelju usluga u državi njegovog poslovnog nastana o novčanoj kazni izrečenoj u drugoj državi, te zahtjeva za naplatom takve novčane kazne uključujući i izvršenje naplate novčane kazne u državi poslovnog nastana, pružatelja usluga te pravila o postupanju s njima. Jednako tako uređuje se minimalni sadržaj zahtjeva koji se podnose na zato utvrđenim i jedinstveni i standardiziranim obrascima, a na temelju kojeg se odluka izvršava i kazna naplaćuje u korist državnog proračuna RH. I to je zapravo jedan od bitnih elemenata ovog zakona. Obvezni način suradnje i razmjene zahtjeva i ostalih informacija i dokumenata se uređuje ovim zakonom i to putem IMI sustava, odnosno informacijskog sustava unutarnjeg tržišta, na način i po pravilima toga elektroničkog sustava. Uspostavljeni jedinstveni sustav suradnje, omogućit će uvijete za učinkovitije kažnjavanje svakog zloupotrebljavanja i zaobilaženje važećih pravila u području počivanja radnika, njihovo bolje poštivanje, čime se postiže viša, ujednačenija i usporediva razina zaštite prava upućenih radnika u EU, te posredno osiguravaju pravedniji uvjeti za poštenu tržišnu utakmicu na unutarnjem tržištu. Ovaj zakon je bio u ja bi rekla ekstenzivnoj raspravi. Na njega su reagirali i predstavnici sindikata i predstavnici Hrvatske udruge poslodavaca, o njemu se raspravljalo i na gospodarskom socijalnom vijeću, sve u skladu sa našim pozitivnim propisima, i također na saborskim odborima gdje smo od svih dobili podršku i potporu za donošenje ovog zakona s toga predlažemo da se usuglasite sa zakonom i uputimo ga dalje u drugo čitanje. Izvolite. Poštovana državna tajnice, u samom uvodu ste rekli da su zajednička pravila za međunarodnu suradnju. Možda treba naglasiti da zapravo za vrijeme upućivanja radnika, poslodavac je dužan određene stvari ispuniti prema radnicima od pružanja usluga, prekovremenog rada, njegove zaštite. Ali isto tako treba naglasiti, što nije bilo naglašeno, da radnik u tome slučaju, da kada ima povoljnije uvijete u zemlji nastana može prihvaćati te uvijete.

I ono što treba možda reći.

Državna tajnice odlučila odgovoriti i na sve i na replike i na rasprave prilikom završne riječi, pa dajem riječ gospodinu Davoru Vlaoviću za drugu repliku. Uvažena državna tajnice, kolegice i kolege, naravno da je dobro da je RH implementira i ovaj zakon u svoje zakonodavstvo sa ciljem zaštite prava radnika, a ono što je meni, želim postaviti pitanje. Rekli ste da su sindikati dali svoje pozitivno mišljenje o ovom zakonu. Ostaje nejasno zašto su dali pozitivno mišljenje, a po meni nije dobro da ovako pišu u čl. 13. da će tijelo koje je zaprimilo zahtjev odbiti izvršiti ga, ako bi izvršenje zahtijevalo za naplatu bi uzrokovalo znatne poteškoće, odnosno, ako bi troškovi naplate bili visoki. Ja mislim i moje mišljenje i Kluba HSS-a da se uvijek mora radnika njegovo pravo, pogotovo ako je sud presudio u njegovu korist omogući da on naplati svoju dražbinu, a da onda ako državno tijelo ne može, zbog ovih razloga naplatiti, moramo drugačije urediti kako da radnih dobije svoja prava.

Želi li neko uzeti riječ u ime odbora? Otvaram raspravu. Prvi se javio gospodin Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora.

Poduzimamo evo kako Europska komisija tako i mi mjere da upućenim radnicima olakšamo zapravo njihov svakodnevan rad. Praksa ovoga sustava poprimila je jedne nove dimenzije, kako se i sama EU širila pogotovo nakon 2004. godine ulaskom Rumunjske, Bugarske to je 2007. pa onda evo i mi kada smo ušli 2013. vidimo da broj radnika koji dolaze iz tih zemalja, a upućeni su od svojih tvrtki koje obavljaju usluge konstantno raste. To govori samo da poslodavci koji su u zemljama koje su razvijenije shvatili da jednostavno mogu puno više zaraditi ako angažiraju tvrtke koje dolaze iz manje razvijenih zemalja, ali s jednim ciljem, a to da ti radnici u uvjetima kojima rade u jednoj zapadnoj zemlji EU imaju plaće istočnoeuropskih zemalja iz kojih potječu. Mislim da je to jasno svima i logika i zašto je intencija upravo ovih zakona koji se odnose na upućene radnike i kažnjavanje neodgovornih poslodavaca namjerava da stane tome na kraj.

Naši roditelji ili djedovi i bake koji su odlazili šezdesetih godina oni su odlazili u inozemstvo da bi riješili jedno teško financijsku situaciju koju su imali da bi zaradili neka sredstva s kojima bi se vratili u Hrvatsku i da bi ovdje nastavili živjeti. Ono što mi sada imamo aktualno, a to da nam radnici odlaze ali ne više sa namjerom da se vrate, nego odlaze sa namjerom trajnog naseljenja u tim zemljama. Ali politika zapadnoeuropskih zemalja se promijenila, prije su oni tražili te radnike koji će biti u određenom trenutku privremeni znači gastarbajter kako su Nijemci to rekli privremeno će doć tamo, ostvariti njima neki napredak i otići. Međutim sada vidimo da su oni promijenili stav prema tome, oni žele da ti ljudi dolaze i kao radnici ali i kao novi potrošači. To postaju zemlje koje jačaju svoju nacionalnu ekonomiju upravo na račun ljudi koji su ne samo došli da bi svoje znanje prenijeli tamo ili svoj rad nego da bi postali novi potrošači i ekonomija obujma im raste, a mi ovdje se suočavamo sa posljedicama koje su poražavajuće gdje je sve manji broj ljudi koji živi ovdje, sve manji broj je poduzetnika, sve manji broj je poduzetničke aktivnosti, sve manji broj radnih mjesta. Ulazimo ja ću reći u cirkularnu ne ekonomiju radne snage koja gubi svoju supstancu. Međutim, i naši radnici kada odlaze tamo opet ostvarujemo određeni prihod, ali ti ljudi koji su upućeni trebaju ostvarivati određena prava, prvenstveno prava na minimalnu plaću, na prihvatljivo rano vrijeme, svoje godišnje odmore, zdravstvene standarde koji su uobičajeni i to je problematika upućenih radnika o kojima mi trebamo raspravljati. Međutim ako se vratimo i na ovaj Dom, prošle godine evo i današnji predsjednik Sabora, a tada predsjednik Odbora za europske poslove zapravo porušili su direktivu, ja ću malo citirati iz toga gdje je rečeno ako radnik iz Poljske, Češke, Hrvatske ode raditi u Njemačku tada bi plaća tog radnika trebala biti jednaka plaći njemačkog radnika i to je rečeno o.k., međutim kaže tada bi se narušila konkurentnost hrvatskih poduzeća. Prema tome, ne gradimo na osnovu toga je konkurentnost naše tvrtke da nudimo bolju kvalitetu usluge, da nudimo bolji proizvod nego mi naše radnike pošaljemo tamo samo zato što su jeftiniji. I onda nam se događaju slučajevi ako je neko popratio gdje su otišli u jednu industriju koja radi dijelove za auto industriju i vruće odljeve tamo su išli polirati koliko je to naporan posao, ja sada pitam ono a koliko to nama doprinosi, što je to u našoj ekonomiji donijelo toga? Znači pošaljemo ljude koji se tamo pate, rade stvarno najteže poslove i koji tu kvalitete smo dobili.

I umjesto da koristimo prednosti toga više milijunskoga tržišta onda mi dolazimo sve više u problematiku gdje se selimo na to tržište, znači ne domicilnost naše pozicije da tamo ostvarujemo nove poslove nego i naši radnici, a vidimo polako i poslodavci napuštaju Hrvatsku odlaze u druge zemlje. Ono što je kod toga odlazaka radnika gdje idemo mi štititi i upravo kroz ovaj zakon koji je ovdje, pokazuje se jedno pravilo, da tvrtke koje su kvalitetne u Hrvatskoj koje brinu o svojim radnicima ovdje koje garantiraju im pravo, prvenstveno osim prava na rad i pravičnu naknadu, da oni isto tako inozemstvu pokazuju isto to lice i da su dobri poslodavci. Ali činjenica je da sve veći broj tvrtki koje su špekulantske, koje na brzinu prikupljaju naše radnike koji ih odvode tamo. Pa evo čak evo iz Njemačke jednom da navedem od jedne novinarke da izrabljivanje radnika u europskim zemljama u kojima su plaće niske danas predstavlja dobar poslovni model koji prerijetko povlači pravne posljedice. To je prepoznala i Europska komisija, ona putem direktiva želi stati na kraj tome a pogotovo stati to smo i kod, već imali u raspravi nedavno agencijama za zapošljavanje, svi oni problemi koje imamo ovdje u Hrvatskoj, kada ih se prenese prema van postanu još veći i još teži. I upravo zato i potpora i ovome zakonu i sa strane kluba MOST-a je jednoznačna. Tome moramo stati na kraj i ne može nam se više događati da nekoga našeg radnika netko pokupi praktično na ulici i da kaže evo idemo, već je sve spremno, tamo te čeka posao da ljudi potpisuju papir koji je možda samo zadnja stranica da nisu imali priliku ni pročitati i da nam se takvi ljudi vrate nakon par mjeseci nezadovoljni, nezadovoljni sa pravnom državom i našom i onom u koju su otišli gdje nisu uspjeli naplatiti svoj rad, gdje su im bila uskraćena njihova prava iz radnoga odnosa, gdje su bili prevareni. I ako budemo kao država stajali iza radnika gdje ćemo moći garantirati im prava koja proizilaze iz onoga što su i očekivali da jednog dana ćemo biti spremni i da pozovemo te radnike da se vrate u Hrvatsku da ovdje mogu u nekim drugim okolnostima koje se evo nadam da svim našim zajedničkim radom će biti bolje doprinesu razvoju a da znaju da će imati uvjete, ono što su željeli imati u nekoj zapadno europskoj zemlji. Prema tome, uz našu potporu ja ću završiti ovo izlaganje. Hvala i vama gospodine Paneniću. Hvala potpredsjedniče Sabora. Kolega Panenić, pozorno sam slušao vaše izlaganje i jasna stvar da naši radnici odlaze vani za nikakve novce, da rade za tisuću i pol eura ili nešto manje, netko nešto malo više. Šta smo mi to radili ovih 25 godina, ja sam poduzetnik isto, šta smo mi za 25 godina napravili da bi dali im uvjete za lijep rad? Mi smo proizvodili, upravo ste rekli nekakve firme, fiktivne firme koje nisu plaćale poreze ovom društvu i ovoj državi, koje smo svi dozvolili, na kraju, tko se god bavio politikom ovih 25 godina dozvoljeno je da se ti radnici izlihvare i da na neki način te firme ne plate obveze i poreze i znamo da 40 milijardi do 50 nije plaćeno poreza. Ništa. Mi možemo ovdje pričati svaki dan kako ćemo mi pomoći radnicima, ne, kako pomoći poduzetnike da mogu radnicima dati dobre plaće, kako skinuti teret poduzetnicima i kako im dati volju za ulaganje i volju za rad, to je pitanje. Ovo je samo populizam koji mi svi ovdje pričamo, mi ćemo dati, mi ćemo neke zakone, mi ćemo ovo. Dajmo molim vas zakone, a to sve ove Vlade koje su prošle do sada, ja se nadam da će ova Vlada sada nešto drugačije raditi, da jednostavno natjeramo svaku firmu, svaku, nema tu privilegiranih firmi bilo tko s kim da je dobar, da plaća obveze i poreze i da se skidaju kojekakvi troškovi firmama koji jednostavno više ne mogu izdržati i normalno da se dešava ovo što se dešava.

Poštovani kolega Mišiću, mislim da se možemo svi skupa složiti da u ovih 20 i nekoliko godina koliko imamo samostalnost zapravo smo sustavno ubijali nadu, prvenstveno poduzetnicima i ja se divim i onima koji danas djeluju i bore se na našem tržištu i pokušavaju sve ove nepogodnosti koje mi svjesno i nesvjesno stvaramo da opstanu. Nadam se evo da će i kod nas dogoditi se trenutak da se politika jednoznačno odmakne od gospodarstva, da nam se ne događaju primjeri kao što je tvrtka koja nema ni jednog zaposlenog, da se prijavljuje na koncesije, koja je, evo vidjeli smo koliko stvori to problema i onoga što nam sve skupa se vrati kao bumerang stvori nepovjerenje da politika može samo doprinositi gospodarstvu a ne da bude cijelo vrijeme jedan korektor koji pokušava musti gospodarstvenike i poduzetnike i tražiti priliku kako da naplati neke svoje individualne nakane. Ja se nadam evo da će biti i snage i u ovoj Vladi i u bilo kojoj sljedećoj da zapravo zauzmemo jasnu poziciju gdje poduzetnika mi cijelo vrijeme podupiremo. Ako smo rekli, evo sami ste spomenuli, smanjenje obaveze izdavanja iz ne poreznih davanja tzv. parafiskalni da ćemo biti u tome dosljedni. Da nam se ne događa situacija da s jedne strane imamo cijeli program kojim ćemo smanjivati davanja a s druge strane evo da ministar Tolušić u Ministarstvu poljoprivrede najavljuje uvođenje članarine za poljoprivrednu komoru. Umjesto da idemo sustavno smanjivanje mi uvijek imamo izgovor za uvođenje jednog novoga nameta. Ja bih bio čak i sklon tome 'ajmo vidjeti prvo dva za jedan, imamo često priliku.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. Ma, imali smo prilike ovdje raspravljati o puno zakona koji nose oznaku P.Z.E., išli su svi u hitnom postupku, mogao je i ovaj slobodno ići što se tiče njegovih efekata. Ali ako želimo imati razumijevanje ove problematike onda je dobro da je u dva čitanja. Onda ću ja zamoliti državnu tajnicu da Ministarstvo rada i mirovinskog sustava malo konkretizira životno ovaj zakon. Jer mi ovdje pričamo o nečemu što ustvari generalno ne poznajemo, na temelju ovih lijepih stručnih riječi, dajte vi meni recite da li prepoznajete neku tvrtku iz Hrvatske koja uredno posluje 25 godina, po zakonu, upućuje radnike, svake dvije godine ih povuče na svoje radilište u Hrvatskoj, pa onda ih nakon godinu dana opet može uputiti u državu članicu EU-a i koja poštuje sve ove norme naročito ove od europske direktive iz '96. Mi tih životnih primjera nemamo, a zakon je za naše građane. Zakon je za naše građane. Da li imamo ono što je kolega Mišić rekao, da li imamo te poslodavce koji trguju radnom snagom? Koji trguju radnom snagom. Osnovali su firmu, nemaju nikakve proizvodnje, pronalaze poslove i upućuju 20, 30 radnika metalske struke, građevinske struke u Italiju, njemačku, Austriju. Imamo, imamo. Da li mi imamo snimku kako oni plaćaju svoje radnike? Do '96. su mogli plaćati svoje radnike minimalnom plaćom RH, i normalnim doprinosima. Od '96., odnosno nakon '96. došlo je do promjene u Hrvatskoj, morali su povećane doprinose plaćati, 20% veće zdravstvene i mirovinske doprinose, minimalna plaća plus povećani doprinosi. A od implementiranja direktive od '96., moraju plaćati minimalnu plaću ako idu u Italiju, Republike Italije, ako idu u Austriju, minimalnu plaću Republike Austrije, Njemačke, Holandije itd.

Međutim ovo drugo ide teže. Na čelu EU-a je za isti rad ista plaća. To se pokušava postići ovom novom direktivom iz 2014. tzv. provedbenom direktivom. Međutim, to ide puno teže. Među između Francuske i Njemačke to funkcionira, nema putnih troškova, nema stanovanja, nema famoznih dnevnica koje Hrvatska u svom sustavu ima i onda to možda kod njih funkcionira, kod upućivanja radnika iz jedne firme na rad u drugu zemlju. Kod nas to baš i ne funkcionira. Visoke zarade a mala plaća.

Toliko će pogoditi bruto cijenu tog radnika. On će mu ovdje platiti 1000 eura, dakle onoliko koliko je u Italiji minimalna plaća, sa svim doprinosima i on je čist. Prema direktivi je čist. Koja je zarada radnika? Radnik će dobiti za 30 dana ili dnevnicu ili pola dnevnice. Dnevnica je za Italiju 90. To je primitak radnika ali nema, to je njegova zarada, ali nema plaće, to nije plaća, nema ni poreza, ni doprinosa, nema ni mirovinskog nema ni zdravstva. I naravno, platiti će taj poslodavac tamo i stan i prehranu i prijevoz tamo i nazad, i ostat će njemu, tom poslodavcu možda 1000 eura po upućenom radniku što nije mala zarada za jednog poslodavca, koji možda ima kancelariju, tajnicu i fikus, to nije baš mala zarada, puta toliko mjeseci, to zarada se gomila. I dolazi nam taj čovjek u mirovinu, on je cijeli život imao solidnu zaradu, ali osnove za mirovinu i mirovina je na razini nešto većoj od najniže mirovine. Pokušavamo osvijetliti cijeli ovaj problem. Mi imamo predsjednicu HUP-a koja je istovremeno i direktorica TEHNOMONT d.d., dakle, oni su kao malo brodogradilište zahvaljujući tome što su imali upućene radnike u njemačka i holandska brodogradilišta i što je taj ostatak novca ostajao u funkciji firme, oni su uredno državi Hrvatskoj platili sve obaveze, dakle to je jedino praktički brodogradilište koje nije dobilo nikakvu subvenciju, nikada ni jednog dana, u 25 godina poslovanja. Oni su ovaj model koristili za opstanak firme, dakle nije ovaj slučaj gdje je ostalo po 1000 eura nekom poslodavcu po svakom upućenom radniku. Dakle, imamo primjere ali moramo s njima razgovarati. Ne znam u čemu je problem sa našim poslodavcima. Ja znam samo da su sindikati bili protiv ovoga, jer gledaju malo dugoročnije i željeli da ti radnici nemaju samo veliku zaradu nego da imaju i veliku plaću u smislu sutra mirovine jer mirovina dođe na kraju puta kad netko više ne može dodatno zarađivati da bi poboljšao svoju financijsku situaciju. Da bi se provodilo ovo što ovdje piše, što je izuzetno korektno, ovo treba prijaviti oštećena strana. Treba prijaviti onaj radnik i to u zemlji gdje se daje, ne u zemlji poslovnog nastana nego u zemlji gdje se daje usluga, gdje naš radnik je upućen na rad, da on to tamo prijavi, da bi se tamo dignuo postupak i da bi se naplata izvršila ovdje. A znate kad će on to? Dokle god taj radnik ima solidnu zaradu unatoč tome što ima malu plaću, unatoč tome što kad ode na godišnji odmor ima 2000 kuna plaće jer nema ni onih dnevnica, nema ničega što ima inače dok je upućen u inozemstvo ovo će se dogoditi samo kad ga taj radnik prijavi. A on ga u ovim uvjetima neće prijaviti, jer su ovo bitno bolji uvjeti nego plaća za koju radi u Hrvatskoj. Prema tome, ovo je u svakom slučaju odlična namjera i ovo treba podržati kao implementaciju jedne vrlo dobre, humane inicijative koja je vrlo solidarna među radnicima u smislu utjecanja na dampinške cijene rada. Dakle, to u svakom slučaju treba prihvatiti. Ali mislim da bi mogli, da je dobra prilika da do drugog čitanja malo još prodiskutiramo, da vidimo sve te pozicije gdje smo tu mi. Drugo što imamo problem nama je ova materija, dakle imamo mi radnika koji dolaze raditi kod nas u Hrvatsku, gdje čak i ne mora bit zemlja EU, može biti poslodavac iz Srbije koji upućuje poslodavce iz Bugarske, mađarske, Rumunjske na rad u Hrvatsku. Dakle, tada se za njih tada mora primjenjivati naša minimalna plaća sa našim obavezama, prava na godišnji odmor, na zdravstvenu zaštitu itd. Međutim, to nije predmet ovog zakona. ta materija je kod nas u Zakonu o strancima. Ili ćemo ovu situaciju o upućenim radnicima od nas prema vani ili od drugdje prema nama regulirati jednim zakonom ili ćemo dugoročno razgovarati o dva zakona. Međutim, to objektivno je problem. I samo da ne bi imali ovdje dilema. Ovdje se radi o upućenim radnicima od pravne osobe. Ovdje se radi o upućenim radnicima na primjer od jedne podružnice iz Hrvatske, međutim poslodavac ima poslovni nastan ovdje, ali ima podružnicu možda u Austriji ili u Rumunjskoj.

Dakle, ova tri slučaja ovdje promatramo. I dakle, hoću reći da će Klub nezavisnih zastupnika i Hrvatske stranke umirovljenika ovaj zakon sigurno podržati u prvom čitanju. U svakom slučaju zainteresirani smo za veće oslikavanje ove problematike svima nama jer ja ne volim biti i dizat ruku za nešto što, ovo su prekrasne riječi u zakonu, ali nisu životne. Ne govore nam koji su to primjeri, gdje je to primjenjivo i kako to sve funkcionira. Evo ja sam si dao malo truda da neke stvari iz mog prethodnog iskustva prenesem jer je to tako funkcioniralo. Jer do '95. je prava zarada bila raditi u talijanskim brodogradilištima i bio je jako dobro plaćen onaj poslodavac koji je prodavao praktički radnu snagu tamo. Poslije je sve to manje atraktivno, ali još uvijek je atraktivno upućivanje radnika i ima odgovarajuću primjerenu zaradu i poslodavci se vjerojatno bune zbog toga što je u pitanju gubitak zarade. Dakle još jednom, ovo vrijedi podržati, ovo je principijelno pitanje jednake plaće i jednakih prava za jednak rad, iako svi znamo da je to moguće. Opet ponavljam između Njemačke i Francuske, gdje praktički je to spojivo sa dnevnim migracijama i nema tih troškova i nema tih očekivanja radnika na visoku zaradu a male plaće kao što je kod nas. Gospodin Marko Vešligaj je tražio riječ u ime Kluba zastupnika SDP-a ima pravo na riječ. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, kolege i kolege zastupnici, predstavnici ministarstva. Evo pred nama je još jedan zakon kojim se zapravo usklađuje zakonodavstvo RH sa zakonodavstvom Eu i pravnom stečevinom EU. Kao što znamo sloboda pružanja usluga, slobodno kretanje radnika i sloboda poslovnog nastana su temeljna načela unutarnjeg tržišta u EU i ugrađena su zapravo u ugovor o funkcioniranju EU. Dakle, sloboda poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga kako je kao što sam rekao utvrđeno i ugovorom o funkcioniranju EU i potkrijepljeno praksom suda EU jamče prvenstveno mobilnost poduzeća i stručnjaka unutar EU. Dakle, radi se o samim temeljima EU, slobodan protok roba, usluga, kapitala, ljudi. Na žalost ljudi su nam uvijek nekako na zadnjem mjestu, a znamo da oni jedini stvaraju dodatnu vrijednost. Ovaj zakon trebali smo već implementirati mnogo prije, a ne da smo dobili određene packe od strane EU. Dakle znači ova Direktiva o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga je na snazi kao što je ovdje već spomenuto od '96. godine i jedan je od glavnih pravnih akata EU koje se odnosi na samu zaštitu prava upućenih radnika. Predmetnom direktivom upućenim radnicima jamči se minimum zaštite njihovih prava, koje se moraju obavezno poštivati, odnosno osigurati njihove, odnosno moraju ih osigurati njihovi poslodavci za vrijeme dok ih upućuju na rad u drugu državu, članicu EU ili Europskoga gospodarskoga prostora. Naravno da je to u redu, nije baš u redu da nam to uvijek moraju drugi uvjetovati, jer prava radnika, kao što je ovdje bilo izrečeno u nekoliko navrata ne bi smijale biti stvar nekakve političke boje, nego bi to trebala biti istinska civilizacijska vrijednost. Ja neću previše duljiti, mislim da je ovome sve već rečeno, zakon je pisan jednim, naravno, jezikom koji možda i običnim radnicima neće biti u svakom trenutku shvatljiv, no reći ču ispred Kluba SDP-a da ćemo podržati ovaj zakon, naravno jer ide dijelom da zaštiti izlasane radnike. Vjerujem da će stvarno istinski doživjeti u praksi i da će od njega imati koristi svi oni izlasani radnici koji rade diljem EU, a zapravo žive u Hrvatskoj i ovdje stvaraju svoju budućnost. Drago mi je da je evo postignuti ovdje i određeni konsenzus od strane sindikata, od strane poslodavaca, znam da je bilo i određenih primjedbi, bojali su se da će im biti ugrožena konkurentnost, no mislim da ukoliko naši ljudi rade u Europi na jednakim poslovima, kao što rade Nijemac, Francuz, Španjolac, onda za taj svoj rad naravno da treba biti isto plaćen i isto i adekvatno plaćen kao što je državi ovih zemalja koje sam nabrojao, a konkurentnost trebamo poticati na druge načine. Reći ću još, makar nije ovo tema, ali, evo čim nekako spomenemo riječ inozemstvo, rad u inozemstvu, odmah se sjetimo, naravno na naše mlade, na odlazak mladih, često je bilo to ovdje tema u Saboru i evo vladajući kada su bili oporba su često puta to istakli o tom jednom valom iseljavanja, nažalost to nije zaustavljen 100 tisuća mladih je napustila, odnosno ne samo mladih nego osobe je napustili RH, u proteklih 1 godinu i nemamo još uvijek konkretnih mjera da to zaustavimo. Evo uz kraj još jedanput, Klub zastupnika SDP-a podržat će ovaj zakon o prvom čitanju. I na kraju, gospodin Marko Šimić, u ime Kluba

Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana državna tajnice sa suradnicom, uvažene kolegice i kolege zastupnici, danas je pred nama prijedloga Zakona o prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni u području upućivanju radnika, koje Vlada RH, uputila u saborsku proceduru. Sloboda pružanja usluga slobodno kretanje radnika i sloboda poslovnog nastana temeljna su načela unutarnjeg tržišta o EU kao takva sadržana su u ugovoru o funkcioniranju EU. To znači da poduzeća s poslovnim nastanom u EU, mogu u drugim državama članica, slobodno pružati usluge, te radi izvršenja usluge, upućivati svoje radnike na rad na određeno vrijeme na teritorij druge države članice EU. Ukidanjem prepreka za slobodno pružanje usluga na temeljima poštenoga tržišnog natjecanja uz osiguranje, odgovarajuće razine zaštite, prava radnika trajni je cilj EU. Prije analize samog zakonskog prijedloga, važno je napomenuti sve pravne akte koji prethode donošenju i izradi ovakvog zakonskog prijedloga. Prvo je važno napomenuti i spomenuti Direktivu 71/1996 o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga, što je jedan od temeljnih pravnih akata EU, koji se odnosi na zaštitu prava upućenih radnika. Podsjećam da je prenesena u pravni poredak RH, Zakonom o strancima, čl.86 do 89. U praksi radi teškoće u kontroli i nadzoru primjene, ovako zajamčenih prava upućenih radnika često nisu poštovana, te su učestale različite pojave zloupotrebljavanja i zaobilaženja važećih prava. U cilju otklanjanja problema u primjeni Direktive iz 96' godine, te učinkovitijih provođenja temeljnih pravila, koja uređuju upućivanju radnika, usvojena je Direktiva iz 2014. godine, o provedbi ranije spomenute Direktive iz 96' sa izmjenom Uredbe 1024 iz 2012. o administrativnoj suradnji putem informacijskog sustava unutarnjeg tržišta s kojim se i djelomično usklađuje i prijedlog ovoga zakona. Preostali dio obveza iz provedbene direktivne preuzet će se u zakonodavstvu RH, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o strancima. Važno je naglasiti da se ovim prijedlogom zakona uspostavlja neophodan pravni okvir, odnosno zajednička pravila za međusobnu suradnju, uzajmljenu pomoć država članica u prekograničnoj provedbi odluka o administrativnoj novčanim kaznama ili drugim administrativnim financijskim sankcijama izrečenim pružatelju usluga s osnovnim nastanom u državi članici EU ili europskog gospodarskog prostora za provedbe zajamčenih prava upućenih radnika ili kršenje ostalih pravila, administrativnih zahtjeva ili mjera kontrole za vrijeme upućivanja koje pružatelj usluga treba poštovati prema odredbama Direktivne 96 i Direktivne iz 2014. godine, te u skladu sa odgovarajućim propisima kojima su obveze iz direktiva prenesene u nacionalna zakonodavstva. Ovim prijedlogom zakona uređena su zapravo sva pitanja koja se uređuju jednim ovakvim posebnim zakonom. Možemo ih kratko nabrojati, to su sadržaj, pravila, postupak i načelo uzajamne suradnje i pomoći nadležnih tijela država članica u prekograničnoj provedbi odluka u administrativnoj novčanoj kazni i drugih administrativnih financijskih sankcija koje ne mogu dovesti do postupka pred sudom stvarno nadležnim za kaznene stvari izrečenih u državi članici EU ili europskog gospodarskog prostora, pružatelji usluga s poslovnim nastanom u drugoj državi članici za povrede zajamčenih prava upućenih radnika, odnosno kršenja pravila o upućivanju radnika utvrđenih u nacionalnom zakonodavstvu u skladu s direktivom iz '96. i direktivom iz 2014. godine. Ovim prijedlogom zakona uređuje se opseg i područje suradnje na način da se prijedlog zakona primjenjuje na prekograničnu provedbu odluka o novčanoj ili drugoj administrativnoj i financijskoj sankciji koje je donijelo nadležno tijelo ili potvrdilo upravno tijelo ili sud države članice EU ili Europskog gospodarskog prostora izrečene pružatelju usluga s poslovnim nastanom u jednoj državi članici radi povrede prava upućenih radnika odnosno kršenja pravila o upućivanju radnika utvrđenih posebnim propisima koji su u pravni poredak države članice prenesene već spomenutim direktivama iz '96 i direktivom iz 2014. godine. Ovim zakonskim prijedlogom uređeno je da se iz područja primjene isključuju novčane kazne i druge sankcije na temelju odluke izrečenih u kaznenim, prekršajnim, građanskim i trgovačkim stvarima, a na čiju se prekograničnu provedbu primjenjuje neki od ostalih posebnih propisa. Isto tako uređena je i nadležnost tijela za međunarodnu sudaranju odnosno slanje i primanje dvije vrste zahtjeva, zahtjeva za dostavom obavijesti o novčanoj kazni pružatelju usluga, te zahtjeva za naplatom novčane kazne.

Obrazac zahtjeva za naplatom novčane kazne koji uz odluku tijela države koja podnosi zahtjev o novčanoj kazni, a koja se smatra temeljnom ovršnom ispravom predstavlja jedinstvu ovršnu ispravu i temelje za provedbu naplate kazne pružatelju usluga s poslovnim nastanom u RH u korist državnog proračuna. Razlozi za odbijanje te razlozi za prekid postupka također su uređeni ovim prijedlogom zakona. Nadalje, ovim prijedlogom zakona određena je i nadležnost u sporovima u vezi nastanka potraživanja, obveze plaćanja ili odluke o novčanoj kazni, a nadležnost je na tijelima države koja je podnijela zahtjev. Za sporove o valjanosti dostave obavijesti o odluci koju je dostavilo nadležno tijelu u RH i mjera koje se provode na temelju ovoga zakona nadležnost je na sudu ili sudovima u RH. Načelo uzajamne pomoći, povjerenje i priznavanje zahtjeva temelj su suradnje nadležnih tijela država članica prilikom postupanja po zahtjevu. Kako je već ranije spomenuto uzajamna pomoć i administrativna suradnja između nadležnih tijela država članica provodi se putem informacijskog sustava unutarnjeg tržišta skraćeno IMI. Predviđeno je da se zahtjevi razmatraju i razmjenjuju elektroničkim putem na za to utvrđenim jedinstvenim obrascima na način i u skladu s pravilima elektroničkog informacijskog sustava. Na samome kraju važno je naglasiti da će se priznatim zahtjevom države članice iz članka 6. zakona postupati na isti način na koji bi se postupalo s odlukom o novčanoj kazni koju je donijelo nadležno tijelo u RH. Ovako uspostavljeni jedinstveni sustav suradnje omogućit će uvjete za učinkovitije kažnjavanje svakog zloupotrebljavanja i zaobilaženja važećih pravila u području upućivanja radnika, njihovo bolje poštivanje čime se postiže viša, ujednačenija i usporediva razina zaštite upućenih radnika u EU te posredno osiguravaju pravedniji uvjeti za poštenu tržišnu utakmicu na unutarnjem tržištu. Nadalje, na ovaj način podižemo pravnu sigurnost i povjerenje u pravni poredak RH iz razloga otvaranja novih mogućnosti u smjeru lakšeg penaliziranja i snošenja financijskih sankcija te snošenja posljedica za kršenje odredaba navedenih direktiva što u mnogome podiže povjerenje u razinu kvalitete davatelja usluge u smislu ovoga zakona. Važno je reći da su o ovom zakonskom prijedlogu raspravljala dva odbora, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav te Odbor za zakonodavstvo na svojim sjednicama gdje su prihvatili i podržati ovakav prijedlog zakona u prvome čitanju. Slijedom svega navedenoga Klub zastupnika HDZ-a podržat će ovaj prijedlog zakona u prvome čitanju i uputiti ga u drugo čitanje gdje će ovlašteni predlagatelj moći svojim amandmanima i prijedlozima kroz raspravu dati doprinos u stvaranju boljeg zakonodavnog rješenja. Hvala lijepa. odgovoriti na neka pitanja onda i završno zatvoriti raspravu o ovom prijedlogu zakona. Dakle što je gospodin Vlaović uputio pitanje, kada i u kojim slučajevima članak 13. razlozi odbijanja izvršenja zahtjeva. Tu je bitno voditi računa da je to pitanje ovdje administrativnih kazni, znači to nisu neka potraživanja radnika ili bilo koji drugi segment, to su administrativne kazne koje izriču nadležna tijela u zemlju gdje radnici upućeni rade. Znači to može biti njihova radna inspekcija, porezna, financijska ili bilo kakva druga inspekcija u vezi s poslom koji se obavlja. Naše tijelo koje zaprima zahtjev, naša financijska agencija će odbiti taj zahtjev ukoliko on nema sve one elemente koji su uredbom, izrijekom propisani koji su definirani u onom IMI sustavu što sam govorila da se usklađujemo s njime. Znači svi oni elementi ako nisu navedeni tada će se u tom slučaju odbiti zahtjev odnosno tražit će se pojašnjenje i zemlja je obvezna dostaviti pojašnjenje u određenom roku. Kada bi to htjeli vrlo jednostavno prihvatiti to je primjerice situacija da naša građevinska firma dobije posao primjerice u Njemačkoj, što je najčešći slučaj, tamo iziđe njihova radna inspekcija ili neka druga, vrlo rijetko se dolaze na inicijativu radnika inspekcija iako i to postoji kao što i u RH ako neka druga zemlja uputi radnika se može dogoditi da inspekcija reagira. Znači oni izdaju određenu kaznu i ta kazna ide prema naplati, prema našem tijelu zaduženom odnosno ministarstvu koje to spušta prema agenciji zaduženoj za platni promet de facto koja onda od našeg poslodavca naplaćuju tu kaznu. I ako su ispunjeni svi oni preduvjeti iz uredbe tada slijedi naplata kazne koja ide izravno u hrvatski proračun u naš državni proračun. Mislim da je to možda najjasniji i najjednostavniji primjer kako pristupiti odnosno o čemu se radi u ovom zakonu. Bitno je voditi taj račun da je to pitanje administrativne kazne, da je pitanje proceduralne prirode, nije samo RH zemlja koja se susreće s ovim pitanjem nego se de facto susreću sve druge zemlje EU. Ono što je nekoliko puta ovdje istaknuto a iako nije predmet direktive iz 96.-te ili izvorne direktive kako je mi kolokvijalno nazivamo a doći će nam vrlo brzo na raspravu djelomično i prilikom izmjene Zakona o strancima a pogotovo, ja bih rekla, možda kroz godinu dana ili dvije godine, to je pitanje jednakih plaća odnosno jednakih plaća za jednak rad u različitim zemljama EU o čemu neki od vas znaju i možda su upoznati s time je trenutno u Europskoj komisiji rasprava o novoj direktivi o upućenim radnicima gdje se pokušava definirati, znači vi sada uredbom iz '96. imate definirano da vi osobama morate osigurati minimalnu plaću plus neka druga davanja primjerice prekovremeni rad, gdje je to i u kojim zemljama je uređeno. Negdje je to uređeno zakonom, negdje nekim kolektivnim ugovorima, negdje nekim tzv. temeljnim ugovorima, ali znači postoji propisano. Uredbom iz '96., pa naravno onda provedbenom iz 2014. nije se uređivalo pitanje jednake plaće. Velike su rasprave, prošli tjedan je bila velika rasprava na epskom vijeću koje je bilo održano u Luksemburgu upravo o ovom pitanju. Otprilike omjer je da dvije trećine zemalja EU se protivi zapravo tom načinu rješavanja, dok dio zalaže se ali to će biti sigurno predmet široke, prvenstveno političke platforme i političke rasprave, općenito cijene rada u cijeloj EU. Evo, nas kao predlagatelje još samo jedna informacija, gospodine Hrelja vi ste rekli da se upućeni radnici mogu biti određeni period, uistinu izvornom uredbom to jest 24 mjeseca, najviše 24 mjeseca međutim i hrvatski i EU prosjek je zapravo da se upućuju na po 3 mjeseca. I tu je ona zamka, on kada bude 3 mjeseca, ako se i kazni, pa onda dok kada se on vrati u zemlju, kada kazne zapravo stignu, ne dolazi, nije dolazilo do naplate. Znači sada bez obzira je li netko 24h pa uhvaćen u prijestupu ili bio 2 godine naplatiti će se kazna i ući će u državni proračun one zemlje iz koje radnik potiče. Veseli nas kao predlagatelje ovaj konsenzus, nadamo se i da će po našim drugim pitanjima biti slično ili jednako i hvala zapravo što prihvaćate i što evo upućujemo ovaj zakon u drugo čitanje.

Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku kao što smo već rekli prije sukladno članku 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje a amandmani se mogu podnositi do kraja ove rasprave, danas po članku 197. Poslovnika. Dajem najprije riječ državnom tajniku u Ministarstvu pravosuđa gospodinu Kristijanu Turkalju za uvodnu riječ. Izvolite. Poštovani predsjedavajući, poštovani zastupnici i zastupnice. Pred vama je Prijedlog Zakona o potvrđivanju ugovora između Vlade RH i Vlade Republike Poljske o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka, sa konačnim prijedlogom zakona. Ustavna osnova za donošenje ovoga zakona je članak 140. stavak 1. Ustava RH. Ovim zakonom potvrđuju se ugovori između Vlade RH i Vlade Republike Poljske o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka, a kako bi se njegove odredbe onda sukladno članku 140. postale sastavni dio pravnog poretka RH. Vlada RH je potpisala ovaj ugovor 06. listopada 2016. godine u Varšavi, navedenim ugovorom stvara se pravni okvir te se uspostavljaju pravila uzajamne zaštite klasificiranih podataka u odnosima RR i Republike Poljske koje se odnose na buduće klasificirane ugovore o suradnji a koji sadrže ili uključuju klasificirane podatke. Ujedno se stvara pravni okvir za osiguranje zaštite klasificiranih podataka koji zajednički nastaju ili se razmjenjuju između ugovornih strana, utvrđuju isto znači stupnjevi zaštite obveze u pogledu nacionalnih mjera za zaštitu klasificiranih podataka određuju se nadležna tijela za provedbu ovog ugovora, mehanizmi prijenosa klasificiranih podataka, kako i postupanje sa klasificiranim podacima. Ovaj ugovor sadrži posebne odredbe o klasificiranim ugovorima, uređen način ostvarivanja posjeta, postupanje u slučaju povreda sigurnosti kao i pitanje troškova u vezi primjene ovog ugovora. Za provedbu ovog zakona nisu potrebna dodatna financijska sredstva i sukladno ovoj prirodi potvrđivanja međunarodnih ugovora kojim država i formalno izražava svoju volju da postane obveza međunarodnim ugovorom, a kao i činjenicu da se u pravilu međunarodnih ugovora ne mogu mijenjati i dopunjavati tekst međunarodnog ugovora, predlažemo da se ovaj prijedlog zakona raspravi i prihvati po hitnom postupku, objedinjujući prvo i drugo čitanje.

Izvolite.

Hvala gospodine potpredsjedniče Sabora. Pozdravlja i kolegu Turkalja, državnog tajnika i želim kazati da će klub SDP-a podržati ratifikaciju ovog ugovora odnosno prijedlog zakona iz jednostavnog razloga što znamo da jedna uređena država mora imati uređeni sustav razmjene klasificiranih podataka sa svojim partnerima sa drugim državama s kojima zajednički želi ostvariti sigurnost za sebe i svoje građane. Nekoliko puta sa ove govornice sam istakao da nitko danas u globaliziranom svijetu ne može osigurati samostalnu potpunu sigurnost za svoje građane. Nitko ne može potpuno sigurnost ovako i onako osigurati ali maksimum mogućeg stupnja sigurnosti. To čini naravno nacionalno ulažeći u našu vojsku, policiju, cijeli državni aparat koji se bavi zaštitom, sigurnošću ali to činimo i međunarodno. Udružujući se sa raznim partnerima u saveze kao što je NATO savez ili kao što je EU ili činimo bilateralno. Kad to radimo međunarodno, onda to radimo temeljem nekih ugovora. Ovaj ugovor koji ste nam vi danas predstavili, jedan takav ugovor koji je nužan da bi ta suradnja funkcionirala. A suradnja mora funkcionirati i moraju se informacije razmjenjivati ali jednostavno danas su izazovi prijetnje našoj sigurnosti takve da dolaze sa svih strana. I nisu samo više u okviru oružane agresije ili nekog organiziranog nasilja od strane države. To prije svega se radi o asimetričnim prijetnjama, o prijetnjama koje dolaze kroz terorizam, koje dolaze kroz organizirani kriminal, kroz razne oblike krijumčarskih mreža. Da bi mogli u suradnji s drugim državama doskočiti takvim prijetnjama jednostavno morate razmjenjivati podatke a da bi ih razmjenjivali, morate ih tretirati određenim standardom, ako su klasificirani. U suprotnom činite još veću štetu od one koju bi napravili da ne razmjenjujete takve podatke. Prema tome, ovaj ugovor je jedan potreban ugovor RH, takve ugovore bi trebalo sklopiti sa svim saveznicima koji rade s nama na osiguravanju naše sigurnosti i sa svim susjedima te drugim državama koje eto imaju istu političku agendu kao i mi. I na kraju gospodin Miroslav Tuđman u ime kluba HDZ-a. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici, ja ću nastaviti upravo sa ovim što je gospodin Klisović na kraju rekao. Takav ugovor potpisali smo sa nizom zemalja i treba potpisati sa drugim zemljama. I to nije sporno. Međutim, trebalo bi možda vidjeti da li se u svemu tome možemo i kao država i kao članica EU-a ponašati racionalnije. Naime, ovo je jedan od da tako kažem, tipskih ugovora koji smo već potpisali sa nizom zemalja, i manje-više u tim ugovorima se mijenja samo to koja je ona institucija s druge strane pandan našem Uredu Vijeća za nacionalnu sigurnost. Što želim reći? Mi imamo već danas standarde i mjere ponašanja u međunarodnom i cestovnom prometu i zračnom prometu, pomorskom prometu, ovih telekomunikacija odnosno teleoperatera pa ne vidim razlog zašto se ne bi mogla predložiti ako ne negdje drugdje onda bar u okviru EU-a jedna konvencija ili protokol koji bi bio tipski i naprosto se onda potpisala ta konvencija da onda vrijedi za zemlje članice koje to potpisuju. Čini mi se da bi to bilo puno racionalnije, a ovako na neki način čak zvuči ako idete se semantički gledati, mi donosimo zakon o ugovoru, mislim. S druge pak strane postavlja se jedno pitanje koje nismo otvorili i o kojem ne znamo ništa, a to je izvješća o poštivanju, odnosno nepoštivanju ovih ugovora kad se tiče razmjene ovih klasificiranih, zaštiti klasificiranih podataka bilo od strane zemalja primateljica kada mi to šaljemo ili pak od strane trećih zemalja. Mi danas takav uvid u to nemamo. Ne znamo u kojoj mjeri se ovakvi ugovori poštuju. Rečeno je već da se radi o vrlo osjetljivim podacima, da bez toga ne možemo funkcionirati. Pa prema tome bilo bi na neki način zgodno ako ne u ovom ugovoru odnosno ovakvoj vrsti ugovora negdje drugdje predvidjeti tko će izvijestiti i koga da imamo uvide u to kako se poštuju razmjene klasificiranih podataka, odnosno da bismo spoznali u kojoj mjeri funkcioniramo kao jedna pristojna zemlja u kojoj se štite ovi klasificirani podaci. Ovdje ugovorom je predviđeno da zemlja pošiljateljica ili primateljica kako se to istražuje, međutim veći je problem kako, što se događa da se dolazi do proboja ovih podataka u trećim zemljama. Jel' tu onda ove institucije nisu u mogućnosti to istraživati barem ne na ovaj način, tako da smatram da je to jedno otvoreno pitanje o kojim trebamo povesti računa. Jasna stvar ne u samom ovom ugovoru nego u drugim dokumentima, drugim aktima, a čini mi se da to tamo još uvijek nije dovoljno jasno precizirano i definirano.

Predlagatelj ne želi ništa dodati na kraju rasprave, zato zaključujem raspravu i glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Sutra ćemo nastaviti u 9,30 sa prijedlogom strategije nacionalne sigurnosti RH, a odmah nakon toga sa Prijedlogom zakona o sustavu domovinske sigurnosti. Hvala lijepa.